Opravdu velké poděkování.

My už jsme na to měli strašně málo času.

Takže my jsme sice nestihli udělat pozměňovací návrh, ale slibuji, že se téhle problematice věnovat chceme a budeme a při nejbližší příležitosti, protože budeme mít čas se věnovat diskusi s odborníky, popřípadě opravíme tak, aby se opravdu jistojistě nemohlo nic stát a zároveň abychom se chovali vůči zvířatům v maximální možné míře citlivosti. Pan kolega Kott tady zmiňoval porážku.

A já ještě krátce pak už se pouze přihlásím v podrobné rozpravě ke svým pozměňovacím návrhům, které podávám. Jeden ten pozměňovací návrh se týká kupírování ocasu ovcí.

To je můj druhý pozměňovací návrh. A třetí i když jsem si vědomý toho, že už se hodně v tomto udělalo, tak je otázkou, jak se o tom pobavíme před třetím čtením na jednání zemědělského výboru ten návrh se týká doplnění do definice útulku pro zvířata také to, že se jedná o zařízení, které poskytují péči týraným zvířatům, neboť útulky tuto činnost běžně vykonávají.

To je všechno z mé strany.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já velice v krátkosti na kolegu Petra Bendla.

Děkuji, pane poslanče, a nyní je přihlášen řádně pan poslanec Karel Tureček a připraví se paní poslankyně Monika Oborná.